S faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Pekarová. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Ale napadá mě, myslím si, zcela legitimní otázka, která určitě nezajímá jenom mě, ale všechny tady a určitě některé členy vlády, protože aspoň z veřejných vystoupení zrovna pana Ťoka jsme se zatím spíše dozvěděli, že o jednáních informován nebyl. Prostřednictvím pana předsedajícího pane předsedo Faltýnku, kterými dalšími úkoly jste se sám pověřil? V jakých dalších věcech vyjednáváte? A kterých dalších jednání se účastníte? A je to běžná praxe ve vašem hnutí, že se takto jednotliví poslanci, byť chápu, že vy jste i první místopředseda hnutí a jste předseda poslaneckého klubu, tak máte možná trošičku jiné postavení, ale ostatní poslanci se také takto sami pověřují k tomu, aby jednali v takto závažných věcech, jako je třeba veřejné zakázky tohoto typu?

Děkuji. Já jsem velice důkladně poslouchal výpověď pana poslance Faltýnka. Mně to zase jako úplně nesedí vůči tomu, když mluvil o tom, že o těch aktivitách byl informován pan ministr Ťok, náměstci Feranec, Kopřiva. Takže já tam vidím jakýsi zjevný rozpor mezi tím, jestli to byla aktivita jednoho člověka, nebo jestli tam byla aktivita jakési skupiny. Takže opravdu toto si myslím, že by mělo být důsledně vysvětleno. Děkuji. S přednostním právem pan předseda Stanjura.

Děkuji za slovo.

Takže minimálně jednoho člověka, sice nepřítomného, ale z řad poslanců najdeme a není jediný. Ty logické chyby, které já jsem našel ve vyjádření pana předsedy Faltýnka, jsou jiné, než říkal můj předřečník, protože ten podle mě smíchal dva případy.

Tak pan předseda Faltýnek nám řekl: já jsem vyjednával slevu a byl u toho pan ministr Ťok, náměstci Feranec, pan náměstek Kopřiva, ale JŘBU jsem se už neúčastnil.

Tam už jste ten zadavatel nebyl. To je podle mě vážné pochybení.

Teď se vrátím k tomu druhému případu, kdy pan předseda Faltýnek jako aktivní člověk s tou velkou starostí aktivně jednal v těch restauracích u těch skel, jak tady sám řekl. Když poprvé vysvětloval, v prvních dnech, tak říkal, že měl mandát. Například dopravní koaliční rady. Pak tedy přiznal, že neměl mandát od dopravní koaliční rady a že si ho sám vzal. A dneska nám řekl, že neměl žádný mandát. Měl mandát? Neměl. Původně řekl: dostal jsem ho. Pak řekl: vzal jsem si ho. Takže evidentně si protiřečí. Já když jsem citoval ten zákon o zadávání veřejných zakázek v minulém vystoupení, tak jsem říkal, že je to buď zadavatel, nebo zástupce zadavatele.

Poslouchám. A mám slovo, na rozdíl od vás. A konkrétní dotaz, který jsem dal minule, na který jste nezodpověděl, zněl takto a teď cituji ze stenozáznamu: